Abych to kvantifikoval, o co v tomto návrhu jde: pakliže by tento návrh zákona prošel, dojde k úspoře veřejných prostředků přibližně půl miliardy korun, takže přesně tuto půlmiliardu bychom mohli přesunout na podporu slušných lidí, třeba abychom jim pomohli nebo aby vláda mohla pomoci se zdražováním.

Naopak, naopak jim z toho celkového hlediska pomůže a postihne pouze ty, kteří sociální dávky vědomě zneužívají, práci si nehledají, ač jsou práceschopní, a podvádí naše úřady a naše občany, daňové poplatníky. Když řeknu hlavní principy tohoto návrhu a změny, které tento náš návrh zákona přináší, tak se jedná především o zvýšení adresnosti a oprávněnosti vyplácení příslušných sociálních dávek a o minimalizaci objemu neoprávněně vyplácených sociálních dávek. Cílem návrhu je rovněž vnést do systému sociálních dávek pravidla, řád a spravedlnost a omezit na naprosté minimum možnost jeho zneužívání, které je zároveň neomluvitelným zneužíváním veřejných prostředků, tedy peněz poctivě pracujících daňových poplatníků.

Jde i o změny, které by našim, často zoufalým a bezmocným zaměstnancům úřadů práce umožnily efektivnější kontrolu oprávněnosti čerpání sociálních dávek, a o změny, které by současně vedly k významné úspoře veřejných prostředků.

To si řekněme na rovinu, abychom upřesnili to, co jste tady říkal, protože oni měli Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dále navrhujeme zavést povinnost prokazovat se dokladem o neschopnosti plnit povinnosti osoby v evidenci úřadů práce z důvodu nemoci či úrazu, a to i s možností kontrolovat sankcí, tedy zavedení obdoby takzvané neschopenky u zaměstnanců. Dále navrhujeme posílení kompetencí zaměstnanců úřadů práce v oblasti kontrol nemovitostí, na které jsou vypláceny sociální dávky na bydlení.

Dále navrhujeme například prodloužení maximální doby odebrání dávky v případě porušení zákona, to znamená v případě zneužívání dávek, ze tří na citelnějších šest měsíců. Dneska jsou to tři měsíce a v praxi se ukazuje, že to nestačí, takže kdyby to bylo šest, tak si to řada nepřizpůsobivých rozmyslí a začnou vést řádný život. Vážené kolegyně a kolegové, my si myslíme, že není možné donekonečna tolerovat stav, kdy mnoho osob čerpá sociální dávky neoprávněně mluvíme o těch takzvaných nepřizpůsobivých, kdy jsou nedobrovolně z peněz poctivě pracujících daňových poplatníků sponzorováni občané vyhýbající se práci, přestože pracovat mohou, a dlouhodobě se vyhýbají práci, ani si ji nehledají tito takzvaní nepřizpůsobiví, a obcházejí zákony. Podle našeho názoru pracující lidé přece nesmí být oproti těm ostatním donekonečna diskriminovaní.

Ti občané jsou opravdu zoufalí z toho stavu, který je, takže skutečně není čas čekat.

Každý měsíc je dobrý k tomu, abychom to zneužívání ukončili. Mimochodem, znova zdůrazním, že je to přesně taky jeden ten zdroj financí do státního rozpočtu, abychom nevypláceli zbytečné dávky.

Takže to propustíme, abychom to urychlili. A úplně na závěr bych chtěl ještě zareagovat k předsedovi klubu ODS Marku Bendovi, vaším prostřednictvím. Ano, máte pravdu, moje vystoupení bylo emotivní.